Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a měl bych říci vážení členové vlády, ale zatím zde nevidím ani jednoho z členů vlády.

Ano, vidím pana ministra Brabce, prosím, aby zaujal své místo, a budeme pokračovat. Zahajuji 10. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pozvánka byla rozeslána tentýž den.

Zatím zde mám informaci, že paní poslankyně Konečná hlasuje s kartou číslo 3 a pan poslanec Adam s kartou číslo 1. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Marksová zahraniční cesta, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček z pracovních důvodů, pan ministr Zaorálek zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy. Já vás poprosím, abyste se ztišili, protože po úvodních formalitách nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze. Prosím, sledujte jednotlivé návrhy. Chtěl bych vás informovat, že na základě usnesení č. 409 ze dne 28. května tohoto roku vláda bere zpět sněmovní tisk 171, což je zákon o střelných zbraních. V této souvislosti pan ministr vnitra Milan Chovanec požádal o vyřazení bodů 15 a 88 z návrhu pořadu této schůze. Nicméně o tomto hlasovat nemusíme. Navrhujeme vyhovět žádostem paní veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, která požádala o pevné zařazení bodu 99, a to na čtvrtek 19. června jako první bod po písemných interpelacích. Rovněž navrhujeme vyhovět žádosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, který požádal o pevné zařazení bodu 108 na pátek 13. června jako 3. bod jednání.

To je z mé strany všechno. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, dovolte, abych požádal o pevné zařazení následujících bodů, a to konkrétně tisku 98, o Státním zemědělském intervenčním fondu, nyní bod 4 navrženého pořadu schůze, a tisku 212, zákon o hnojivech, nyní bod 24 navrženého pořadu schůze, a to konkrétně na středu 11. 6. dopoledne po již pevně zařazených bodech, to je na přání ministra zemědělství.

První bod je na přání ministra dopravy a druhý na žádost ministra životního prostředí.

Na kdy ale?

První je přihláška pana poslance Klučky. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 11, což je druhé čtení zákona o kybernetické bezpečnosti, a bodu číslo 45, což je zákon o správních poplatcích ve zkratce z prvého čtení na dnešek po pevně zařazených bodech.